Děkuji, pane místopředsedo. Já tedy otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Děkuji, paní předsedající.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 59 přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro 113, proti 3. Návrh byl schválen. Budeme tedy hlasovat tajnou volbou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tajné volbě, prosím paní předsedkyni, aby přerušila projednávání tohoto bodu a vyhlásila konání tajných voleb. A prosím, zaznamenejte si všichni následující časy.

Děkuji mnohokrát.